Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v naší přerušené 106. schůzi.

Prosím. Vážený pane předsedající, samozřejmě mám sto chutí udělat znovu procedurální hlasování na přerušení toho bodu do přítomnosti pana premiéra, ale vidím, že to tady má vláda těžce na háku jako mnoho jiných věcí a pana premiéra evidentně nezajímají jasné argumenty opřené o fakta, tak já udělám drobnou rekapitulaci toho, co zaznělo.

To není normální. Takhle se prostě nemůže hospodařit, takhle se nemůžou tady zadlužovat budoucí generace, jak se to děje teď.

Opět to přece nedělá normální vláda. Nás tady opravdu, ale opravdu pobavila zmínka o tom, co říkal pan premiér ve vztahu ke sportu, jak tady teď dokázal nastartovat suprové programy, Kabina a podobně.

Ještě mi nedá tady vyvrátit jednu opakovanou lež, kterou pan premiér tady říkal už několikrát, kdy se tady pouští do pana starosty Uherského Hradiště, kdy tady zmiňuje onu neutěšenou věznici a staví se tady do role největšího antikomunisty. Tak je potřeba panu premiérovi připomenout, a tady se zeptám členů vlády: Víte, komu patří ta věznice, o které váš předseda vlády mluvil?

Je to v majetku státu!

Tak kde to jsme?

Děkuji, pane předsedající.

Dneska tady kritizujete, a neřekl jste: mělo by se do těch lesů dát víc.

A tady když budeme procházet jednotlivé kapitoly, tak se podíváme jeden z prvních slibů: chceme důchodovou reformu. Kde je? Kde je spravedlivá důchodová reforma?

Skutek utek.

Jaký je výsledek? Co se změnilo? Vůbec nic se nezměnilo. Co se změnilo? Takže opět, nula. To, že v covidu nebyl možný, to chápu, to nekritizuji. Kritizuji to, kam ty peníze šly.

Exekuce. Vláda, vládní návrhy? Tak se podívejte, čí jsou to návrhy.